Prosím, máte slovo. Nejdřív krátký komentář a pak pár otázek na paní ministryni. Kdyby tato smlouva neměla politický vliv, tak ji neschvaluje Parlament. Tak si neříkejme, že to nemá politický vliv. Má to politický vliv, to za prvé. Za druhé se chci zeptat paní ministryně.

To mě tedy zajímá ze všeho nejvíc. Já to nepovažuji za standardní věc.

To, že ten text je v zásadě standardní, ještě neznamená, že známe odpovědi na mé otázky, které jsem tady položil.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže nesměšujme tyto dvě věci dohromady. To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. Paní poslankyně Jana Černochová. Do obecné? Děkuji. Já bych využila toho, že tady je přítomen pan ministr zahraničních věcí, protože si myslím, že skutečně tohle je téma, které by mělo zajímat nás všechny. Zazněly tady nějaké argumenty ze strany předsedy našeho poslaneckého klubu. Jak to tedy je? Jaké vztahy chceme mít s Íránem? Skutečně je to tak, jak říkali předkladatelé návrhu?

Takže bych chtěla poprosit pana ministra zahraničních věcí, jestli by byl tak laskav a řekl nám názor Ministerstva zahraničních věcí. Děkuji.

Dobře, takže stahujete faktickou.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já děkuji paní poslankyni za tento dotaz.

V případě EU Evropská unie také podporuje zachování obchodu s Íránem jako motivačního nástroje pro dodržování dohody z íránské strany a hledá proto cesty, jak ochránit evropské firmy proti negativním dopadům sankcí Spojených států.

Děkuji. Dvě faktické poznámky. Nejprve Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, máte slovo. Vaše dvě minuty. Vy jste odpovídal na něco, na co se Jana Černochová neptala, a na dotaz paní poslankyně Černochové jste neodpověděl.

Ale dotaz zněl úplně jinak.